Takže bych přečetl návrh úprav zákona, který, jak jsem říkal, byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a na základě připomínek, které se k nám dostaly poté, co proběhla diskuse vlastně k tomu návrhu, který měl být projednán už v lednu. V části první zákona nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky se do § 3 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou zní: Ozbrojenou skupinou podle odstavce 2 není skupina osob, která postupuje v souladu s jiným právním předpisem nebo jejímž cílem je sportovní střelba, branná příprava, rekonstrukce historických bitev, myslivost nebo obdobná zájmová činnost.

Za druhé. V části první zákona nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky se za § 17 vkládá nový §18, který zní: Odstavec 1. Ministerstvo vnitra na žádost zapíše spolek sdružující osoby uvedené v § 6 odst. 2 do centrálního registru zbraní coby organizaci stanovené zálohy státu, pokud mezi cíli takového spolku je přispívat k zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky anebo obrany České republiky a pokud takový spolek je schopen úkoly organizace stanovené zálohy státu plnit. Odstavec 2. Organizaci stanovené zálohy státu lze pro plnění úkolů při zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky anebo obrany České republiky využít za podmínek, které stanoví vláda nařízením vydaným podle § 17 nebo jiný právní předpis. Odstavec 3. Vláda stanoví nařízením obsah žádosti podle věty první a zásady činnosti organizace stanovené zálohy státu, zejména způsob koordinace jejich činnosti a přípravy plnění jejich úkolů se složkami integrovaného záchranného systému. Následující paragrafy se přečíslují. Za třetí. V části první nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky se v dosavadním § 19 odstavce 1 písm.